Děkuji vám, pane ministře. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji vám, pane ministře. Prosím, máte slovo.

Vyhlášení obou těchto výzev bylo avizováno již v polovině prosince loňského roku a dosud se v tomto směru nic dalšího neděje.

Máte slovo.